Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje

Potom již následuje, pane předsedo, návrh hlasovací procedury a stanoviska garančního výboru. Ano, k tomu se dostaneme. Ještě se zeptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Pan navrhovatel si nepřeje, pan zpravodaj také ne. Teď je ten moment na návrh procedury. Hlasovací procedura obsahuje pět bodů.

Třetím pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Čtvrtým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského to je účinnost zákona. Zeptám se na vystoupení k proceduře. Pokud ne, tak bych ji nechal odhlasovat.

Prosím o první hlasování.

Nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Další prosím. Další pozměňovací návrh je širší pozměňovací návrh pana poslance Víta Kaňkovského uvedený pod písmenem B1 a stanovisko garančního výboru pro zdravotnictví bylo doporučující. Pan navrhovatel?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Další hlasování je o účinnosti tohoto zákona, která má být první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, je to též pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského . Stanovisko, prosím. Pan navrhovatel?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Další hlasování je poslední hlasování a je to hlasování o návrhu zákona jako celku. Stanovisko garančního výboru pro zdravotnictví je doporučující. Pan navrhovatel?